Jednoho člena. Vy uvádíte 70.

V případě potřeby členové mohou svými znalostmi a prostředky přispět k záchraně osob nebo majetku. A čím se zabýváme? Zbraně, další položka: Zjišťujeme, jak fungují zbraně, tím, že je rozebíráme, a učíme se, jak se zbraněmi bezpečně manipulovat.

Když se podíváte na jejich činnosti, vše je zaměřeno na sportovní fyzickou zátěž, nejčastěji box, a já se trochu obávám, kam to bude směřovat, protože nechápu, proč ty výcviky jsou dělány v zahraničí.

A následně nato získávají tzv. červený baret.

Je to dohledatelné na jejich sociálním profilu.